Setkáváme se pravidelně s děkany. Debatujeme o tom, co můžeme změnit a tím odpovídám na dvě z interpelací co můžeme změnit, co se týče studentů. Je možné ještě více posílit praktickou výuku.

Úplně nevíme, kde pracují, úplně nevíme, jaké jsou jejich úvazky.

Teď zase zneužiji toho a omlouvám se že jsem radiolog.

Ať si to vybírají, ale ať to není podporováno, když to řeknu velmi zjednodušeně.

Takže je potřeba myslet na to, abychom tu situaci měli pod kontrolou i po roce 2035. Je potřeba se zaměřit na to, aby bylo atraktivní pro ženy mít děti.

Já jsem pro to udělal maximum, pro odlehčení, protože mám čtyři děti a všechny ty děti jsou v těch ročnících, co byly slabé.

To si myslím, že si uvědomuje pan ministr a celá vláda. Tedy, ať už odborně nezdržuji.

Já se na vás, kolegyně a kolegové, kteří jste zdravotníci, také tímto zrakem vždycky díval, dívám a dívat budu.

Důvod, proč to děláme, jsou pacienti a občané České republiky.